Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, je 11 hodin, takže budeme pokračovat. Nicméně já mám informaci o interpelacích... A chci vás informovat, že bod 34 Ústní interpelace nebyl naplněn. To znamená, že nebyla podána žádná ústní interpelace, takže se ústní interpelace konat nebudou. Tím jsme vyčerpali pořad této schůze, takže já 2. schůzi končím.